Přišla za mnou paní, která vyřizovala dědictví po své dceři, která zemřela. A bylo jí vyčísleno z kanceláře pojistitelů za vozidlo, které evidentně prokazatelně nepoužívala, ale bylo na ni formálně přepsáno rozhodnutím o dědictví, přibližně 10 tisíc korun. To vozidlo nebylo používáno několik měsíců. Už to, že ti lidé musí prokazovat, už to, že musí nakonec podstoupit většinou soudní řízení, jim přináší řadu komplikací, řadu nákladů. Jsem přesvědčen, že tak jak je ten systém nastaven teď, to není správně, těch případů zneužití ze strany České kanceláře pojistitelů je příliš. A bohužel ne všichni lidé jsou schopni se hájit tím, že mají dobré právníky, mají na ty právníky, a řada lidí do těch sporů vůbec nejde. To je ten problém, který tady je. Uznávám, že to řešení možná není úplně ideální, že by se to dalo vypilovat, ale podle mého názoru těch sankcí už dnes, včetně náhrady nákladů právního zastoupení, je poměrně hodně a málokdo si dovolí nezaplatit povinné ručení.

Nyní faktická poznámka pana poslance Matěje Fichtnera. Já se připojuji také k tomu, že to není černobílé. Pokud někomu stojí auto na zahradě a rezne mu tam, tak po něm spravedlivě nemůžeme požadovat, aby měl sjednané povinné ručení. To je přece nesmysl. Děkuji. Nyní pan poslanec Stanjura faktická poznámka. Elektronická přihláška má přednost.

Navrhl jsem vrácení do druhého čtení, aby se ten systém změnil.

Máte pravdu. Jediný problém víte, kolik máme vozidel v České republice? A kdo bude kontrolovat, že stojí v zahradě?

Ani vteřinu nechci hájit ty přehmaty a ty excesy.

To je všechno.

V žádném případě podle toho, jak jsme diskutovali se zástupci Ministerstva financí, případný nárůst výše zákonného pojištění nebude kopírovat zrušení příspěvku České kanceláři pojistitelů. Ten nárůst bude spíš závislý na inflaci a na tom, jak se mění daňová pravidla v České republice.

Já si myslím, že je to velice jednoduché. Máme jeden problém u registru vozidel. Řadový občan, který se dozví dopisem kanceláře pojistitelů, když už po něm vymáhá konečnou dlužnou částku za neuhrazení příspěvku, nemá možnost přes registr vozidel, tak jako řádná právnická osoba, si zajistit dostatečné doklady k tomu, aby mohl argumentovat tím, že on není viníkem.

Tam bude převod přímý, to znamená jeden majitel končí a druhý musí prokázat vše, co je třeba k tomu, aby přihlásil řádně vozidlo ve stejném časovém okamžiku. Takže tato situace padne.

Když chcete dokončit polopřevod, tak musíte mít technickou, musíte mít evidenční kontrolu, musíme mít zaplacenou pojistku a možná ještě další náležitosti. V momentě, jak to uděláte, tak vám Česká kancelář pojistitelů začne účtovat všechno to období, které bylo předtím, možná ještě před rokem 2010, kdy vznikla, tedy od toho data vzniku. Já si myslím, že je to jinak, že ten návrh, který tady předkládá paní poslankyně Zelienková, je hodný podpory, protože když už to tak zjednodušil pan předseda Stanjura, že někteří jsou pro ty, kteří nedodržují pravidla, a někteří pro ty, kteří je dodržují, tak já myslím, že se to dá zjednodušit jinak. To, co navrhuje paní Zelienková, je pro lidi, to, co říká někdo jiný, je pro pojišťovny. Je to tak jednoduché.

Nechci zdržovat. Jenom dvě poznámky.

Nebylo nesouhlasné. Druhá věc. Samozřejmě nikdo nechce podporovat to, aby tady byl nárůst těch, kdo neplatí pojištění, to vůbec ne. Kdo tímhle argumentuje, tak v žádném případě samozřejmě nemá pravdu.

Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já sama jsem při přípravě tohoto pozměňovacího návrhu čelila extrémnímu tlaku Asociace pojišťoven.